Dobrý den, děkuji vám za slovo. Vážený pane předsedající, za klub Starostů a nezávislých bych chtěl rovněž podpořit zařazení tohoto bodu na začátek dnešní schůze. Já bych tady možná tomu dal ještě jeden konkrétní rozměr, o kterém se tady nehovořilo. Zákon o Vojenském zpravodajství jasně hovoří, že plénum Poslanecké sněmovny je informováno prostřednictvím komise pro kontrolu Vojenského zpravodajství o závěrech této komise.

Ale co nám doteď nebylo umožněno, je to, naplnit zákon. To znamená, informovat plénum Poslanecké sněmovny o usnesení komise, která je ze zákona stanovena k tomu, aby právě vykonávala dohled nad Vojenským zpravodajstvím. My se dostáváme do jakési procedurální díry, protože pokud není schválen bod programu, jakým způsobem mám já jako předseda této komise dostát své zákonné povinnosti a informovat vás ostatní poslance Poslanecké sněmovny o tom, že komise pracuje a tímto tématem se zabývala? Chtěl bych říci, že jsme byli jedinou komisí Poslanecké sněmovny, která měla tu čest přivítat na své půdě ředitele Vojenského zpravodajství pana generála Berouna. Ze zákona jsme byli i jedinou komisí, která měla možnost nahlédnout do oné zprávy, z které údajně čerpal pan prezident při své prvotní interpretaci celé této situace. A my jsme jednohlasným usnesením napříč politickým spektrem, chci zdůraznit přijali usnesení, o kterém se prostě Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR a její plénum má ze zákona dozvědět.

A ta tečka podle zákona nemůže být udělána jinak než tak, že komise, kterou jste zřídili, jejíhož předsedu jste zvolili, vás oficiálně bude informovat. Protože tuším, že ten bod zařazen nebude, dovolím si přečíst to nejdůležitější konstatování z této zprávy, abych dostál své povinnosti.

Protože jsme v debatě o pořadu schůze a to vystoupení musí skončit nějakým návrhem. Ano, to skončí návrhem. A to, když přečtu toto usnesení, tak budu žádat, aby byl zařazen bod programu a toto usnesení bylo schváleno.